Internetová média nejsou upravena z jednoduchého důvodu, že současná legislativa neobsahuje v zákoně o periodických tiscích tuto úpravu, takže nelze s nimi pojit normy a právní důsledky. Pokud jde o minoritní akcionáře, tam platí, že pokud způsobí veřejný funkcionář škodu tím, že poruší svoji povinnost, samozřejmě minoritní akcionář má nárok na náhradu škody, ale v praxi se takovéto případy vůbec nevyskytují, takže jde o případ zcela teoretický.

Děkuji. Jenom považuji za velmi úsměvné, že stanovisko vlády... prostě předpokládám, že když vláda něco schválí, tak si to přečetla a že stanovisko vlády považujete jenom za výplod úředníků, a ne to, že o tom vláda vlastně jednala a schválila tyto názory... Já jsem citovala komplexně tyto věci, protože jsem nechtěla vytrhávat, samozřejmě vytiskla jsem si a dala jsem si komplexně tyto návrhy vedle sebe, ale opravdu se domnívám, že většina těch připomínek, které dala vláda k tisku 110, se týká i toho vašeho nového pozměňovacího návrhu a je zcela relevantních, proto jsem je citovala a nechtěla jsem je nijak upravovat. To si myslím, že je z mé strany velmi korektní. Nicméně domnívám se, že přece jenom jste opominuli velikou část připomínek, které tehdy vláda měla o nicméně vy to považujete, že to neměla vláda, že to měli pouze vládní úředníci.

Tak dobře, já se podle toho zařídím. Děkuji. Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Děkuji.

Tak já teď od toho odhlédnu, protože určitě vysvětlí, co měl na mysli tím, že by neměl požadovaný efekt, že tedy se nebudeme řídit těmi doporučeními, která pro nás připraví.

4.

Ale tady jsme poslanci, takže bychom měli spíš se zamyslet nad tím, co nejpřesněji odpovídá standardnímu průběhu projednávání pozměňovacích návrhů v druhém čtení.

Ústní odůvodnění je povinné jen tehdy, pokud písemný návrh neobsahuje žádné odůvodnění.